V tuto chvíli mi nezbývá nic jiného, po tom prostudování mi nezbývá nic jiného než konstatovat, že ochrana životního prostředí nebo zejména výkon ochrany životního prostředí je pro vládnoucí koalici ANO, ČSSD a KDUČSL skutečně až na posledním místě. Myslím, že si všichni uvědomujeme, že navrhovaný rozpočet, který nám navrhuje pan ministr Babiš, je 1 100 mld. Kč. Tisíc sto miliard korun. Rozpočet Ministerstva životního prostředí očištěný o peníze Evropské unie je 3,3 mld. Kč. Vládní koalice nám ústy pana ministra Babiše říká, že chce utratit 1 100 mld., to je jeden bilion sto miliard korun.

Myslím, že to číslo nám celkem jasně říká, co si vládní koalice o ochraně životního prostředí myslí. Já jsem se samozřejmě ptal na výboru pro životní prostředí, proč tomu tak je, a z úst náměstka ministra životního prostředí zazněla slova budu citovat: Nebyli jsme schopni vyjednat lepší pozici. Mě v tuto chvíli mrzí neschopnost Ministerstva životního prostředí a myslím si, že to tady říkám skutečně upřímně.

Pak nastala krize, došlo ke snížení, a my se na podobná čísla nedostáváme ani v následujících letech.

Asi všichni víme, že průměrný plat vysokoškolsky vzdělaného pracovníka právě na poli ochrany životního prostředí je v hrubém 23 tisíc korun a že to dělají skutečně jenom srdcaři. A znovu tedy opakuji, že mě velmi mrzí, že vládní koalice není ochotna více investovat do ochrany životního prostředí.

Velká část těchto miliard plyne právě do firem pana ministra financí.

Děkuji panu poslanci Kučerovi. S další řádnou přihláškou je přihlášen pan poslanec František Vácha. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Děkuji za slovo, pane předsedající. Vážená vládo, pane ministře, kolegyně, kolegové, výdaje na českou vědu se rozdělují, nebo správně by se měly rozdělovat podle dosažených výsledků institucí a jdou ze státního rozpočtu do osmi kapitol. Nicméně do výboru pro vědu, vzdělání, kulturu, mládež a tělovýchovu se do projednávání dostávají pouze tři kapitoly. V tomto světle náš výbor přijal na své 10. schůzi usnesení, které by mělo zajistit, aby od příštího státního rozpočtu projednával také závazné ukazatele výzkumu, vývoje a inovací všech kapitol státního rozpočtu, ve kterých se tato položka vyskytuje. A proč na to upozorňuji.

Podle § 7 tohoto zákona se tato podpora rozděluje na základě a teď cituji zhodnocení jí dosažených výsledků tak, že její podíl na celkové výši institucionální podpory výzkumných organizací ze státního rozpočtu v daném roce odpovídá jejímu podílu na hodnotě výsledků všech výzkumných organizací dosažených v uplynulých pěti letech podle hodnocení prováděného každoročně Radou pro výzkum, vývoj a inovace, což jinými slovy znamená: kolik máte kvalitních výsledků, tolik dostanete peněz. Návrh státního rozpočtu na rok 2015 však v položkách institucionální podpora výzkumných organizací podle zhodnocení jimi dosažených výsledků v jednotlivých kapitolách, které spravují výdaje na výzkum, vývoj a inovace, neodpovídá, neodpovídá hodnocení podle dosažených výsledků, a byl sestaven pouze na základě osobního jednání různých subjektů s Ministerstvem financí.

Pan ministře financí, jste si vědom toho, že vámi předkládaný rozpočet je sestaven v rozporu se zákony České republiky? Je pravdou, že ani v minulosti nedocházelo k úplnému rozdělování prostředků striktně podle hodnocení výzkumných organizací, ale částečně podle tzv. střednědobého výhledu. Přesto se vždy alespoň část měřitelných výsledků přerozdělovala právě podle výsledků.

Ale prostě kdo si co vydyndá, anebo v jazyce, kterému možná lépe rozumíte kdo si co vylobbuje na Ministerstvu financí. Jen pro ilustraci, nejméně si za jednotku vědeckého výkonu vylobbovalo Ministerstvo školství, nejvíce pak Ministerstvo zemědělství. Přestože podíl vědecké výkonnosti Ministerstva školství na celkové české vědě je 63,27 %, je mu přiděleno ze státního rozpočtu na rok 2015 pouhých 55,11 % prostředků.

My jsme teď slyšeli od pana ministra zemědělství, že pokud s vámi jedná, tak s vámi jedná pouze o rozpočtu. Možná škoda, že tu není pan ministr školství Chládek.